Dále.

Já už jsem to slyšel mnohokrát. Prostě jim to nevychází.

Takže to rozhodně transparentní není.

To znamená, to je současný stav České televize.

Česká televize sice věděla, že vloni bude mít na provoz méně peněz, ale to jim evidentně nevadí. Ano, v České televizi si zvedli platy, oproti předloňskému roku si loni zvedli platy o 9 %.

Proč občané vůbec nevědí, jakým způsobem si v České televizi astronomickým způsobem zvedají platy, přestože je tam netransparentnost. A zcela prokazatelně.

Tak se taky podívejme, kolik tam pracuje lidí.

Je to šílené, ale nejšílenější je, že to musejí platit občané České republiky instituci, která se zcela vymyká kontrole a je netransparentní.

To znamená, náklady stoupají, ale počet vyrobených hodin klesá.

To přeci není možné, platit jako ovce koncesionářské poplatky a zároveň tolerovat takto závažná fakta, o kterých tady hovoříme.

Zpravodajství a dokument si totiž polepší nejvíc.

A tak bych mohl pokračovat. No, mají to promyšlené opravdu velmi dobře s tím financováním, s tím hospodařením. A víte, proč dá Česká televize taky méně peněz na sport? To je také důležitá oblast, kde celá řada našich občanů ráda sledovala sport.

No protože podle České televize to prý lidé nechtějí.

No oni totiž prý chtějí ti naši občané, diváci, spíše akce ze zahraničí. Ale to má určitý háček, který bývá zákulisně velmi kritizován, a nemáme pro to pochopitelně důkazy.

A ti pochopitelně umějí nabídnout různé provize. Proč českou ligu, kterou si tak zvykli diváci sledovat na České televizi, tak najednou prý to lidé nechtějí.

Takže to jenom bych doplnil.

Myslím, že z toho, co jsem tady vysvětlil, tak už jenom jeden z těch bodů by stačil k tomu, aby, kdyby se nejednalo o České televizi, tak jsem přesvědčen, že většina poslanců tady by takový návrh zákona nebo jakoukoli zprávu okamžitě zamítala. Proto jsem to tady trošku déle rozebral, abychom si uvědomili tu celou řadu těch otazníků, celou řadu otazníků, kterou je potřeba vyjasnit.